Takže to jsou mnohem podstatnější věci než návrhy na další a další zvyšování kompetence Finanční správy.

Ale kam to vede?

Daně snižovat nemůžeme, protože ty peníze potřebujeme.

A není to názor opozice, jsou to pravomocná rozhodnutí nezávislých soudů. A pokud někdo zneužívá a není schopen zákonně využívat stávající kompetence, tak je mimořádně nebezpečné přidávat kompetence další. Já děkuji panu předsedovi.

Dobrý den, vážení kolegové, dobrý den, pane předsedo. Já celou dobu nechci reagovat, ale už jsem to nevydržel po tom, co tady teď zaznělo. Protože já tu milionářskou daň, které říkám milionářská, platím celou dobu, co jste ji zavedli.

Ale já jsem jenom chtěl říct to důležité. Vy jste zapomněli tady podotknout, že vy jste ji sice zavedli, všechny ostatní vlády ji mohly zrušit, určitě, ale vy jste všichni na ni nastavili výdaje, a hlavně ty mandatorní neboli stálé výdaje.

A mě nebaví, že už si tady hrajeme čtyři měsíce na co bylo před 70 lety. Už mě to přestalo bavit, že tady sedíme a mluvíme o tom, co bylo, místo toho, abychom řešili to, co nás nejvíc trápí zdravotnictví, silnice, podnikatele, rodinné firmy, zaměstnance. V celé České republice nejsou zaměstnanci na práci. Nikdo už nechce pracovat. Pánové, uvědomte si, že už jsme se dostali zpátky do komunistické doby, kdy já jsem byl mladý a dostal jsem byt jenom proto, že jsem byl ochoten pracovat do sedmi hodin do večera.

Tak. Nyní mě požádala s faktickou poznámkou paní ministryně.

Pardon, omlouvám se. Bylo toho tady řečeno mnoho. Já jsem chtěla reagovat až nakonec, ale když to nestihnu, tak se určitě přihlásím ještě potom.

Jenom malou technickou poznámku k paní poslankyni Langšádlové.

A to, co podtrženo není, tak je nad rámec.

Nově směrnice DAC 5 říká, že se tyto povinné osoby budou sdělovat správcům daně.

A nad rámec té novely jdeme proto, protože v podstatě DAC 5 říká, že tyto informace se budou sdělovat, pokud jsou z mezinárodní spolupráce při správě daní. Čili jinými slovy německý správce daně má právo tyto informace dostat, ale český správce daně ne. Děkuji. Dvě minuty. Pro pana poslance Bláhu vaším prostřednictvím. Nebylo to vaše hnutí? Není pravda, že mandatorní výdaje byly nastaveny na ty daně. To je úplně jinak.

Tak s tím začněte doma ve svém hnutí. Já jsem to tak pochopil jako těžkou kritiku rozpočtů, které tam byly. A nechci teď jmenovat všechna opatření legislativní, která zvyšovala mandatorní výdaje, které podpořilo, prosadilo vaše hnutí.